To znamená, tento tisk mění vlastně zákon v tom, že prodlužuje lhůtu pro složení těchto zkoušek o šest měsíců.

Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, k tomu, co říkal předřečník, jenom stručně doplním, že vláda k tomuto návrhu zákona přijala souhlasné stanovisko. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Není.

Já přednesu návrh usnesení.